Navrhuji tedy, bychom na program dnešní schůze Sněmovny na první bod zařadili mimořádný bod s názvem Diskuse o návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na povinné očkování.